Nejenom to.

Snažil jsem se tedy o pozitivní řešení, ale jako boj proti nezaměstnanosti mně to opravdu nepřipadá.

Ale proč nejít dál. Proč nemáme i normální střední školy a pomocné střední školy a proč nemáme normální vysoké školy a pomocné vysoké školy?

Přemýšlel jsem o tom, proč byl tento návrh předložen.

Dámy a pánové, blížím se, a vím, že jste tomu rádi, ke konci svého vystoupení, a rád bych proto na závěr citoval Jana Hamáčka, předsedu Poslanecké sněmovny, který ve svém nástupním projevu prohlásil, že Sněmovna má být dílnou.

Tento zákon neprošel kvalifikovanou diskusí v odborných výborech, natož na plénu této Sněmovny.

Protože i já musím usilovat o kompromis, který není kapitulací.